Ale samozřejmě tehdy se dohadovalo právě s paní ministryní financí, že to je fakt nefér vůči regionům v České republice, protože ty méně rozvinuté mají nárok na evropské fondy ve výši 85 %. Ty přechodové regiony na 70 % z evropských zdrojů a ty více rozvinuté pouze na 40 %. Domluvilo se s Ministerstvem financí, že to je fakt nefér, protože prostě Senát přehlasoval pozici vlády a my jsme to vnímali kvůli rozvinutí všech regionů jako nespravedlivé, tak se připravila takzvaná metodika finančních toků, kde ze státního rozpočtu se těm přechodovým regionům to dorovnávalo ze státního rozpočtu ve výši 15 %, aby měly také nárok na 85. A to je teď předmětem materiálu pana ministra financí, kde on píše, že právě těm přechodovým regionům a těm vysoce rozvinutým ten podíl státního rozpočtu vezme.

To znamená obec, když chystá projekt, chystá si úvěry, tak najednou zjistí, že bude mít o těch 15 %, někdy i více, protože např. u škol atd. se tam dávalo ještě více peněz ze státního rozpočtu, aby to kofinancování pro to základní vzdělávání bylo třeba jenom ve výši 5, max. 10 %. Takže tyto peníze vám, milí starostové a zastupitelé, budou odebrány a já předpokládám, že to jsou ty zdroje, o kterých pan ministr částečně hovoří v těch 54 miliardách.

To znamená, to jsou státní projekty, tam to prostě ten státní rozpočet musí vždycky dofinancovat jako ten budoucí příjemce.

To samozřejmě nejsou žádné velké peníze. No, ale pane ministře, tam tedy toho moc nemáte.

A zase to musíte vzít tím poměrem, protože projekty státu se musí zaplatit ve 100% výši, takže samozřejmě těm obcím toho moc nevezmete. Tak by mě opravdu hrozně zajímalo, z čeho se skládá těch 13,6 miliardy, protože, když se podívám na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak si do střednědobého výhledu dalo na národní dotační tituly 3,1 miliardy korun.

A já se znovu ptám, nebylo by spíše rozumnější skutečně jít tou cestou, že z krize se má proinvestovat tak, aby vlastně ten dopad do státního rozpočtu byl lepší?

Možná by stálo za to si tady připomenout, co jsou to národní dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo podporuje obce a kraje. Nikoho jiného. Máme tam v oblasti bydlení komunitní domy pro seniory, opět program, který byl založen za mé éry, ale jsem ráda, že nějakým způsobem jak KoDuSy, to znamená komunitní domy pro seniory, tak i pečovatelské domy pokračují. Ale je tam alokace 250 milionů.

A pak je tady program obnovy a rozvoje venkova, který obsahuje místní komunikace, veřejné budovy, sportoviště a tak dále a na to je alokace na tento rok zhruba 1 miliarda korun. Takže ať se na to podívám zleva, zprava a nemůže se ani argumentovat tím nepovedeným programem Ukrajina, na který pan ministr v podstatě dostal virtuální peníze, ten program se moc nepovedl, vyčerpalo se maximálně 250 milionů korun a pan ministr převedl ty peníze na MPSV, takže v podstatě na kapitole Ministerstva pro místní rozvoj nejsou. Já doufám, že pan ministr to i tady tak trošičku vnímá jako zastání se Ministerstva pro místní rozvoj, protože skutečně MMR je investiční ministerstvo, mělo by se pomoci obcím, protože stát jim sebere na kofinancování projektů, v podstatě to vyměnil pan Lukl, to je pro mne nepochopitelné, za vlastně podíl z příjmu právnických osob, tak to vyměnil za daň z nemovitosti. No, to je otázka, protože samozřejmě ty náklady obce, ať už jsou to odpady, energie atd. rostou, takže si myslím, že tyto peníze od občanů oni použijí na svoje mandatorní výdaje a může být problém s kofinancováním jak evropských projektů, tak právě těch projektů národních.

Pro mne je hrozně důležité, aby ta konsolidace veřejných financí skutečně neuškrtila ten hospodářský růst, aby se nenavyšovaly takhle střemhlav daně, tak jak to předvádí pětikoalice, aby se na to šlo efektivně, postupnou digitalizací a tady bychom skutečně všichni zatleskali, pokud by se povedly nějaké projekty, jako se povedly nám, jako například eRecept a podobně. Ale pokud by se čerpaly evropské peníze, pokud by se investovalo, tak určitě najdete slyšení i u opozice. Ale bohužel tomu tak není.

Máme tady dvě přihlášky k faktickým poznámkám. Jenom upozorňuji, že v předsálí byla nalezena stokoruna, ke které se zatím nikdo nehlásí , což si myslím, že při projednávání konsolidačního balíčku je výborná zpráva. Pokud se nikdo do hodiny nepřihlásí, předám stokorunu ministrovi financí na snížení státního dluhu.